Takže ještě bych se tedy k tomu vrátil.

Chápu tedy kritickou infrastrukturu, nicméně komerčním subjektům něco nakazovat nebo přikazovat, připadá mi to velmi, velmi divné.

Tedy co vymyslí, budeme zřejmě slepě provádět, anebo také to budeme také platit, protože jako téměř každá direktiva EU má skrytý význam, a to zejména pro odebrání dalších národních kompetencí. Budeme pravděpodobně slepě poslouchat, co nám nařídí, a v případě, že neimplementujeme, zase tady jsou výhrůžky ze strany Evropského soudního dvora a opět budeme platit. Takže opět naši suverenitu odevzdáváme Evropské unii a pomíjím tedy nebo nepomíjím, ale to zvýšení byrokracie a ty další náklady jsou i v tomto tisku předběžně kalkulované na 1,7 milionu korun ročně. Jsou to tedy zejména náklady pro další tabulková místa, na to, abychom mohli reportovat a abychom mohli řešit takto vzniklou agendu. Zejména i z tohoto důvodu tedy dávám návrh na zamítnutí. Děkuji, pane poslanče, a já se táži, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu. A ptám se, zda je zájem o závěrečná slova?